I proto sociální demokracie v tomto duchu chce předkládat návrh doprovodného usnesení.

To jsou základní cíle sociální demokracie, i v tomto duchu jsem rád, že bude překládáno doprovodné usnesení, které jako člen vlády beru velmi vážně. Děkuji panu ministrovi a znovu požádám ještě kolegu Zahradníka o posečkání.

Zaznělo tady, že to není zákon o jednom projektu, ale ve skutečnosti z té řeči bylo jasné, že to je zákon o jednom projektu, že to je ušito na jeden konkrétní projekt, protože jinak by nemohly zaznívat ty věty z vašich úst, pane ministře, které tady zazněly.